A těm se nikdo z nich neomluvil. Z těchto zasahujících složek se nikdo nikdy neomluvil.

Toto je nutné připomínat. Stejně tak jako ostatní oběti komunistického režimu.

Soubojem o vedení bezpečnostních složek v rámci Sboru národní bezpečnosti. To byl ostrý souboj, který demokraté prohráli.

Není zde nějaká souvislost?

Ale ta poslední přísaha musela být České republice.

A teď odbočím od toho tématu. , uvidíte veškeré podrobnosti o působení pohotovostního pluku, a proč je tedy závažné spojovat a proč neumíme vybrat do vedení tohoto orgánu někoho, kdo nemá tuto minulost. Zmínil bych jednu věc.

Od nich se nacisté učili.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já doufám, že už konečně půjdeme hlasovat, paní a pánové. Nicméně to posunutí, jak se co hodí, je evidentní i z posledního projevu.

Děkuji.

Už jsem přítomen. Předával jsem ještě jeden dokument paní kolegyni.

Volit budeme z návrhů, které daly poslanecké kluby ve stanovené lhůtě.